Víte, kolik se přihlásilo do výběrového řízení?

Ale novináři to určitě budou psát, jestli je to pravda, nebo není. Je tady paní ministryně?

Rozvědka, tam není výběrové řízení.

A koho vybrali?

Žádné nemáme, vy máte struktury.

A prosím vás, policejní prezident je pan Vondrášek.

Nikoho, nikdy, my jsme nikdy neměli vaše struktury.

Je to všechno sprostá lež!

Patnáct let vymyšlená kauza na objednávku polistopadového kartelu.

Ne, nebudeme se vracet, to určitě řeknou kolegové, co tahle zkorumpovaná loupežnická parta vlastně dělá. A já nechápu, jak pan premiér může vůbec mít tohle hnutí ve vládě, organizovaný zločin?

Ne my, nás lobbovali všichni.

To neberte vážně, prosím vás.

No tak fajn. Takže nevím, proč pan Mlejnek rezignoval. Rezignovat má pan Rakušan.

Ano, pan Jurečka, jak se chlubí, jak všechno přidává a tak dále.

já to mám opakovaně.

A proč?